Přitom rodiny k tomu, aby dobře fungovaly, vedle všech těchto nějakých věcí a funkcí potřebují, jak vidíme zrovna dnes u nás, ještě právní jistotu a u nás velikou pomoc státu právě třeba z oblasti předlužení a exekucí.

Jaké jsou ty souvislosti?

Přitom právě sociálně aktivizační služby dnes nesmírně trpí tím, že není víceleté financování, tím, že není možné dlouhodobě plánovat komunitní práci, tím, že vlastně se v téhle oblasti systémově nic kvalitativně posilujícího neděje.

U těch největších problémů je právě potřeba zhruba jeden pracovník na deset rodin.

To je jeden aspekt, který je prokazatelný.

Ale obce řadu věcí nezvládnou samy pouze za poskytnutí finančních dotací.

Zase ale pokud se nestane vůbec nic, tak jen bude stoupat tlak ve velkých městech, bude narůstat počet regionů, kde bude nájemné pro běžné rodiny neúnosné.

U tohohle všeho nechci zůstat. A to je moje otázka právě taky na to programové prohlášení.

Ale, a to už bude závěrem tohohle upozornění na něco, co je opravdu jaksi základní věc pro fungování naší společnosti, často na tohle bílé místo naskočí právě zde často tak poplivávané neziskovky. Pár pozitivních čísel.

To je dobrovolnická práce, kterou lze vyčíslit zhruba jednou miliardou korun.

Chtěla jsem připomenout tuhle věc, protože tady i dnes mnohokrát zaznělo, jaké problémy vidíte mnozí z mých kolegů a kolegyň na neziskovkách. Současně jsem chtěla zdůraznit, jak klíčové je bydlení pro řešení mnoha souvisejících problémů v naší společnosti.